Daleko více bychom měli připomínat posílení kompetence ředitelů škol, což se děje například v tom i zde diskutovaném § 9a, kdy jsme ochotni, a to za přísných podmínek, protože jsou tam jasné mantinely, já už jsem tady dneska říkal, pustit odborníky do škol, a de facto tu odpovědnost přenášíme na ředitele školy. Jsou tam ale další důležité body, které tady vůbec nezaznívají, a to ty moderně řečeno mentoringové pozice, které mají pomoci, abychom ve školách měli kvalitního učitele.

Já se ovšem tady omezím jenom na to, abych teď zde načetl pozměňovací návrh, který také stručně odůvodním.

Tedy definujeme zde, že jeden úvazek učitele by měl odpovídat nejméně 130 procentům průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství. Jednak hovoříme tady jasně o učitelích, ale to jsme tak hovořili už opakovaně, i v těch předchozích čteních, A dále mluvíme o těch 130 procentech, což prosím je také potřeba jasně říci zde na mikrofon. To neznamená, že každý učitel každé školy zřizované krajem, obcí, městem, státem, takže bude mít na své výplatní pásce 130 % průměrné hrubé mzdy.

Ale my chceme garantovat ten objem, ten objem, který do škol skutečně půjde, a to bude právě v tom rozsahu 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství, abych byl úplně zcela přesný, jak ten legislativní text praví. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další v pořadí vystoupí paní poslankyně Adámková. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jenom několik postřehů, protože se domnívám, že situace je poměrně složitá.

To samozřejmě je možné.

Poprosím, aby se kolegové ztišili, uklidnili. Jednak mám informaci, že je dohoda předsedů poslaneckých klubů, že tento bod doprojednáme.

Děkuji.